Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili.

Zatím eviduji dva poslance s náhradní kartou, s kartou číslo 27 dnes bude hlasovat pan poslanec Robert Stržínek a s kartou 35 pan poslanec Karel Smetana.

Kolegyně, kolegové, já vás prosím částečně o ztišení, aby bylo rozumět, co říkám.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů podle schváleného pořadu schůze. Každopádně eviduji nyní tři přihlášky k pořadu schůze, a to v pořadí: nejprve paní poslankyně Alena Schillerová, potom pan poslanec Jan Jakob a potom pan poslanec Karel Havlíček.

Prosím, máte slovo. Dovolte, abych na základě usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, které schválil na své 2. schůzi přijal usnesení, že zvolil předsedkyni výboru, poslankyni Ing. Kláru Dostálovou požádala na zařazení do pořadu 6. schůze bod Návrh na potvrzení předsedkyně výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jako bod číslo 1, pokud je to tak správně. A dále mi dovolte, abych na základě usnesení výboru pro obranu, který si zvolil za svého předsedu pana poslance Luboše Metnara, požádala o zařazení bodu Návrh na potvrzení předsedy výboru pro obranu Poslaneckou sněmovnou, a to jako bod číslo 2. Děkuji. Také děkuji.

Děkuji vám. Nyní vystoupí k pořadu pan předseda Jan Jakob. Děkuji, pane předsedající.

A čeho jste dosáhli? Proč jste obstruovali?